Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Česká republika nesplatila jednu korunu ze svého státního dluhu.

My to budeme neustále opakovat.

A sami si řekněme, jak by dopadla domácnost, obec či město nebo firma, kdyby nikdy nesplácela ani korunu ze svého dluhu a na úroky si ještě půjčovala. Teď nevolám po tom, abychom začali splácet dluh, to je naprosto nereálné, ale abychom pokud možno každý rok generovali menší a menší dluh.

Nyní pan zpravodaj Votava. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom malé připomenutí.

Takže je třeba také trošku soudnosti. Děkuji. Pan předseda Kalousek. Já myslel, že si to pro tentokrát ušetříme.

To za prvé. Za druhé.

Vy jste schválili Rusnokově vládě o 24 mld. víc, než předpokládala fiskální politika naší vlády. To znamená, za 24 mld. výdajů navíc, které pokládám za zbytečné a které naší ekonomice nic nepřinesly, skutečně odpovědnost nést nechceme.

A znovu opakuji: slovo šetření chápeme ve slově výdaje.

Dobře, je to vaše politika. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

My jsme tady dávali celou řadu pozměňovacích návrhů poměrně ve velkých částkách a hlavně významných, přesun do investic, podpory vědy, vzdělání. Téměř všechno jste zabili. A to, co děláte pro příští rok, je ještě horší. Vy Českou republiku ohrožujete, protože ji nepřipravujete na případnou krizi, na případnou recesi, která může přijít kdykoliv a velice rychle. Pan Babiš všude křičí, jak se dluh nezvýší.

Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

Je to v každém materiálu u státního rozpočtu.